Já tady slyším hlasy, že bychom měli ze všech těch příspěvků a dávek udělat jakýsi dávkový automat.

A pokud něco nenastane my jsme mimo jiné volali po tom, aby nastala takzvaná revize sociálních dávek, aby se na to někdo podíval.

Tady bych chtěl říci, a to byl můj přímý dotaz na výboru pro sociální politiku jakým způsobem proběhla revize sociálních dávek.

Takže chtěl jsem jenom upozornit, že jak to dofinancovat, celou tu kapitolu, na to je několik modelů. Někdo chce zvyšovat daně, někdo chce zavádět sektorovou nebo digitální daň nebo obecně zvyšovat daně. My se mimo jiné kloníme k tomu, že skutečně musí proběhnout seriózní debata nad revizí sociálních dávek, aby z toho nevznikl dávkový automat a aby se skutečně ty peníze vyplácely těm, kteří si to ve finále zaslouží.

Děkuji vám, pane poslanče.

Vím, že už toho bylo řečeno mnoho. Nechci tu debatu prodlužovat, ale chci zdůraznit, že o lékařskou posudkovou službu jsem se začala zajímat právě poté, co nikam extra nevedly diskuse na sociálním výboru.

Samozřejmě o něco a uvážlivě. Děkuji. V tuto chvíli nikoho nevidím, takže končím všeobecnou rozpravu. Paní navrhovatelka a zpravodajka v jedné osobě má zájem. Děkuji za slovo. Já děkuji za debatu, která tady probíhala.

Já navrhnu v podrobné rozpravě usnesení, které bychom přijali k té proběhlé rozpravě a k informacím, které jsme se dozvěděli od paní ministryně, protože si myslím, že tedy skutečně byl dostatek času na to připravit už konkrétnější řešení, a tak si dovolím tedy v tom usnesení kromě toho, že vezmeme na vědomí to, co jsme se tady dnes dozvěděli, také konstatovat, že to považuji za nedostatečné.

A opravdu zkušenosti z minulého volebního období, kdy novela sice taktéž byla jednou z hlavních priorit ministryně práce a sociálních věcí paní Marksové, tak si myslím, že všichni si umíme vzpomenout snadno na to, jak to tedy dopadlo, a že to nedopadlo tak, jak bychom potřebovali, jak by bylo potřeba právě pro všechny ty, kterých se tady ta problematika týká. A že se jedná opravdu o statisíce lidí v České republice, to snad ani nemusím zdůrazňovat.

Prosím o vaši pozornost směrem k usnesení, které by bylo dvoubodové, a rovnou navrhuji hlasovat o každém bodu zvlášť, protože jsem si vědoma toho, že by pro někoho mohlo být problematické hlasovat pro celek.